Děkuji za slovo. Já to mám, musím rychle, protože mám na to dvě minuty. Pan Havlíček tady reálně zkritizoval vystoupení české vlády.

Český premiér nám tady zdůrazňoval, kolik máme plynu, že ho máme dost. Ani jednou nám neřekl, kolik ten plyn bude stát. Na to pan premiér vůbec zapomněl.